Jestli jsem správně pochopil, tak my jsme sice vyčerpali rozpravu obecnou, takže to mohu ukončit, protože ta faktická poznámka byla ještě v obecné rozpravě. Prosím, pane poslanče. Dámy a pánové, nebojte se, nebudu křičet, byť toho mám také hodně na srdci.

Dneska to ti členové komise horko těžko se snaží zjistit, protože najednou všichni trpí strašnou ztrátou paměti. A jestli si myslíte, že vyšetřovací komise k OKD nebude trpět ztrátou paměti kohokoliv a slova pozveme si Koláčka a tomu to tam, a on nám... Ty úkoly, které tady jsou a jsou před námi, jsou jasně pro orgány, které mají možnosti, ať to je Finanční analytický útvar, ať je to vyšetřovatel, ať jsou to soudy. Čili máme precedenty. Prověřovaly některé věci. Máme tady rozsudky. Je to prostě na vládě, aby to dala jako ucelený materiál dohromady.

Ale zase zůstanou ve vzduchu! Protože už jednou uvěřili, že ta privatizace bude k něčemu a že jim tu lopatu nikdo nevezme. Vláda má v ruce všechny možnosti a materii, jak vyřešit tuto situaci, má hlavně zodpovědnost ji řešit. Tak nechme vládu, ať ji řeší, a chtějme po vládě, aby ty otázky, které jí teď odhlasujeme, a pevně věřím, že jí odhlasujeme tyto otázky a požadavky na vládu, tak že je po ní budeme vyžadovat, aby nám na ně odpověděli, ať se s nimi seznámí, pověří patřičné orgány, a že ty výsledky nás povedou trošku dále.

Ale tato komise má opravdu logiku a já se velmi přimlouvám za to, abychom pro ni hlasovali. Samozřejmě.

Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážený pane místopředsedo, kolegové, horuje se tady za nějakou komisi, ale uvědomte si vy, členové hnutí ANO, komise byla a vy jste z ní utekli. Vy jste ji iniciovali. Už to tady zaznělo. Máme tady precedens, je reálný předpoklad, že z ní utečete taky. Podle mě to je naprosto zbytečná nesmyslná věc. A naprosto souhlasím s kolegou Luzarem.

Děkuji. Já jsem připraven nakonec podpořit tu vyšetřovací komisi, protože pro mě představa, jak Josef Hájek vyšetřuje Viktora to je dost zábavné.

Vláda to neprodávala žádnému Bakalovi, jak se tady pořád snaží někdo říct. Chtěli to tehdy všichni, tak ať se teď všichni také drbou.

Pokud nikdo, obecnou rozpravu končím. Překročíme k rozpravě podrobné. A prosím sněmovnu o klid, budeme jednat o návrhu na usnesení, tak abychom všichni vnímali jednotlivé návrhy. Máte slovo, pane poslanče. Tak ono to určitě úsměvné nebylo.

C) se Česká republika připojila k podanému trestnímu oznámení ve věci podezření na neoprávněnou výplatu dividend ze společnosti OKD, a.s., a připojila se jako poškozená s návrhem na náhradu škody a s návrhem na zajištění majetku dle trestního řádu, protože státu vzniká škoda průběžně s tím, že stát musí finančně sanovat ztráty OKD, zejména řešit výplaty horníků namísto zadlužené firmy, kterou majitel přivedl do insolvence. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Pane předsedající, děkuji za slovo. Já teď opravdu jen krátce.